A já nemohu nereagovat na přímé invektivy pana předsedy Okamury, který se tady staví do role správce, ochránce veřejných zájmů.

Poté působil jako guvernér České národní banky. On rozuměl financím. Doporučuji. Protože já jsem zjistil z těch vystoupení, že jsme zřejmě chodili do jiných škol, četli jiné knihy a máme jiné životní zkušenosti doufám, že alespoň pro velkou část voličů této země si dovoluji říct naštěstí.

Vládě demokratické působí největší obtíže, že správcové veřejných zájmů nedovedou se při jejich správě povznésti nad své zájmy soukromé nebo stranické, anebo že prostě nerozumějí problémům, před které jsou postaveni.

Ono totiž z vašich projevů, i paní Schillerová, by mohlo budit dojem, že jste se v politice ocitla teď a že máte před sebou čistý stůl.

Ne naše inflace.

Opravdu byste jenom těžko v Evropské unii hledali stát, jehož obyvatelům by se znehodnocovaly jejich úspory tak rychle jako v Česku. Takže to máte, paní Schillerová, i na vašem stole. A hned vedle toho vám leží rekordní zadlužení Česka. Principem vašeho vládnutí totiž bylo kupovat si voliče a rozdávat peníze každému, kdo si o ně řekne. Rozpustili jste v ekonomice stovky miliard a vůbec jste neřešili, jestli jste postupovali účelně a jaké to bude mít důsledky. Když vidím tyto výsledky a zároveň poslouchám ty dlouhé projevy o tom, že bych měl pokračovat, rozdávat dotační programy jako Večerníček, jak to dělal pan ministr Havlíček, tak si říkám: Nestydíte se? Proto já od prvních chvil opakuji několik věcí, kterými se ve své práci řídím. Za prvé, stát nemá rozdávat peníze každému, kdo si o ně řekne, ale těm, kteří to nejvíce potřebují.

Svěřili mi je občané České republiky a já je odmítám bezúčelně rozhazovat a přitom ještě vytvářet tlak na vyšší inflaci.

Vám nevadí zadlužovat vaše děti a děti vašich dětí? Mně to vadí a já to dělat nebudu. Těchto pravidel jsem se držel i v případě covidových programů. Peníze nerozdáme všem, ale s kolegy na ministerstvu a ve vládní koalici jsme našli takové řešení, které pomůže těm potřebným. Nejen že je tento postup protiinflační, ne proinflační jako ten váš, ale je také výrazně účelný. Podobně chci postupovat i v případě řešení problému s vysokými cenami energií, který tady po minulé vládě zůstal.

Já jsem chtěl odpovědi, chtěl jsem vědět, co dělal ERÚ. Chtěl jsem vědět, co dělala vláda. Chtěl jsem vědět, co dělal pan ministr Havlíček.

Ale je tam několik záhad, na které odpovědi nejsou.

Vůbec nic. A můžeme se ptát proč? Proto připravujeme novelu energetické zákona, která zajistí to, co minulá vláda zajistit nedokázala, stejně jako ERÚ.